Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Je to tisk, který potřebuje ještě nějakou podrobnou diskusi.

Nemusí to být pandemie, ale povodně či nějaká jiná neštěstí.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny.

Na druhou stranu, abych řekl nějaký pozitivní názor: my jsme opět připraveni být konstruktivní. Samozřejmě se chceme a budeme účastnit všech kulatých stolů, jak jsme se chovali v minulosti, ale bohužel ta pachuť, že nejste schopni představit této Sněmovně a české veřejnosti nějaký smysluplný a funkční zákon, ta tady bude neustále mezi námi. Děkuji, pane předsedající.

Doufám, že se domluvíme na nějakém společném konsenzu. Ještě bych se ráda vyjádřila k upozornění paní ministryně ohledně bezpečnosti nás všech tady.

Já si myslím, že vedení Poslanecké sněmovny pro to dělá vše.

Děkuji, dámy a pánové.

Jsou tady dva návrhy. Jeden návrh je systémově bezpochyby na tom lépe, návrh Jany Pastuchové a kolegyně Aulické, na druhou stranu i návrh, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, který tady načetl Roman Sklenák prostřednictvím předsedajícího, má samozřejmě také některé výhody.

Dáváte prostor, dobře.

Děkuji, pane místopředsedo. Já jenom technicky k jednání Poslanecké sněmovny.

Každý poslanec z nás má určité zázemí v regionu, ale bezesporu ten hlavní servis je v Poslanecké sněmovně. A já si myslím, že je důležité, aby poslanci parlamentu byli zde, aby je občané i viděli v tomto parlamentu, protože je to i pro ně nějaký obrázek toho, že uvidí snad někteří doufám, že jich bude hodně světlo na konci tunelu.

To je jen prosba na vás, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo.

Ale já jsem se přihlásil v reakci na slova paní poslankyně Pastuchové. Musím se zde paní ministryně a Ministerstva práce a sociálních věcí zastat, protože to, v jakém stavu se to projednávání nachází a jaké předlohy zde máme, to je také výsledkem celého toho dlouhého projednávání na různých úrovních.

Myslím si, že z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí jak původní návrh, tak ten pozměňovací návrh, který jsem zde předložil já, jsou návrhy, za kterými si lze stát. Já si za nimi stojím a myslím si, že paní ministryně také.